Kdo bude dělat jejich práci? Jejich spektrum je opravdu široké.

Pane ministře, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, vážené paní poslankyně, vážené páni poslanci, tak já bych chtěl na úvod několik věcí dát na pravou míru, možná nedorozumění. Očkovací kalendář ukrajinských dětí je velmi podobný našemu.

Co se týče hygien, tak jsem si stoprocentně jistý, stoprocentně jistý!

To je opravdu možné a nejde to úplně vyloučit. My jsme se bavili o něčem, co začal, a je potřeba mu za to poděkovat, pan ministr Vojtěch. Bohužel to nemohl dokončit spolu s kolegy napříč politickým spektrem, protože do toho vstoupil covid.

Vymyslel to už předchozí ministr zdravotnictví a vymyslel to ve spolupráci napříč politickým spektrem s dalšími odborníky.

To všechno jsou důvody, proč je potřeba vše centralizovat.

V čele územního pracoviště bude náměstek ústředního ředitele, který mu bude přímo odpovědný za výkon státní správy.

Děkuji za doplňující dotaz. Pane ministře, budete chtít reagovat?

Vzpomeňme si, kdy ten zákon šel do Poslanecké sněmovny. A naopak, v době krizí se ukazuje, že některé věci, které nefungují dobře, je potřeba zreorganizovat. Krajské hygieny a jejich šéfové, i kdyby se na hlavu postavili, tak v systému, jak je to dneska nastaveno, nemohou fungovat dobře, nemohou úplně realizovat jednotná pravidla, protože to metodicky není možné.